Prosím pěkně, dotáhněte, dořešte situaci mediků, kterým byla uložena pracovní povinnost.

Je to absurdní, ale je to tak.

Pojďte tento koncept rozvíjet.

Je to ještě do 40 velikosti boty, nebo nad 40? To sem vůbec nepatří, na tu debatu do Sněmovny. Protože normálně by tohle ta vláda vyřešila, než takového rozhodnutí vydá. Tak s tím něco udělejte. Vyřešte to, ať prostě v zimním období můžeme normálně nakupovat oblečení, když se někomu něco rozbije, potřebuje opravit, potřebuje vyměnit, tak aby tu možnost měl.

Díky za pozornost.

Prosím máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, kolegové, rád bych zareagoval na poslední vystoupení. Pan předseda Jurečka říkal, že bychom měli myslet na ty normální lidské věci.

Že v řadě těch nemocnic ta situace je na hraně, že nám počty pacientů navzdory tomu, že jsme v pátém stupni, neklesají tak rychle, jak bychom si přáli, a že nám stále hrozí v těch nejbližších týdnech, že se dostaneme na hranu, nebo dokonce za ni. Dokonce pan předseda Fiala tady třikrát zmiňoval zdravotníky a říkal, že vnímá tu práci, kterou v těch nemocnicích dělají. Ale já vás ujišťuji, že úplně nejlepší by bylo, kdybyste dnes nám pomohli s tím nouzovým stavem, protože já si úplně normálně lidsky neumím představit, jak bychom to zvládali, jak bychom čelili tomu dalšímu náporu, pokud nám tento nástroj vezmete. Pan předseda Jurečka říká, že ten náš současný nouzový stav není dělaný na pandemii.

Protože vlastně v žádné zemi se s tímto typem krizové situace nepočítalo. Takže vlastně i ony používají zákony, které jsou často připravované a byly formulované pro něco jiného. A přesto je přijímají, protože není čas psát nové zákony. Dneska v těch vystoupeních často zaznívá právě vazba na tu legislativu. My můžeme na ní pracovat, ale to není věc, kterou zvládneme snadno. Přijmout nový krizový zákon, udělat ústavní změny, všechno to prostě postavit tak, aby to odpovídalo té situaci, to není jednoduchá věc.

Ale dneska to nejde tak jednoduše dohnat. Protože ani v jiných zemích dneska nedělají globálně nové zákony. To přece není jednoduchá debata.